Jak chcete uzákonit povinnost nosit u sebe nepřetržitě mobilní telefon? Těch připomínek k tomu tady zazněla už celá řada. Je to otázka i se odvolávat.

Čili toto jsou poměrně velké nedostatky Dále, co mi vadí, tak je omezování venkovních aktivit, omezování příměstských táborů, sportovních aktivit, chcete uzavírat děti doma. A vadí mi to zejména u těch dětí, protože to má pochopitelně velmi negativní dopad na jejich psychiku. Vadí mi, že ve svém programovém prohlášení vláda uvádí, že se musíme naučit s nemocí covid19 žít, a nyní přicházíte novelou pandemického zákona, která má celou řadu nedostatků, pochybností. Je zpochybňována i ústavními experty a dá se očekávat, že bude i u Ústavního soudu napadena. Děkuji vám. Děkuji pěkně, paní poslankyně. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A ten zákon je vlastně reakcí na první takový moment. Vláda zrušila vyhláškou povinné očkování některých skupin občanů.

A protože opatření dávno neplatí a je vydáno nové a často opět zákon.

Nelze tolerovat, aby proti jakémukoliv zásahu státu nebylo možné se právně bránit.

Protože ten zákon, ti, kdo dávali dohromady pandemický zákon, moc dobře věděli, co dělají.

Ale i bez toho bych si stejně musel klást následující logickou otázku: Proč vláda trvá na překotném způsobu schválení pandemického zákona, když je kvůli tomu téměř jisté jeho následné zrušené Ústavním soudem?

Nechci domýšlet, kde a jaká bude.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bylo přece naprosto běžné a řekl bych normální, že když člověk onemocněl onemocněním virového původu, zašel k lékaři, který ho důkladně prohlédl, posoudil jeho stav a v případě pochybností či nepříznivého nálezu jej zaslal ke specialistovi.